Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš osobní důvody, Klára Dostálová pracovní důvody, Tomáš Petříček pracovní důvody, Robert Plaga pracovní důvody, Adam Vojtěch od 16 hodin pracovní důvody.

Takže všechno nejlepší k narozeninám. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nejdříve vás chci seznámit s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium. Navrhujeme nejdříve vyřadit tyto body schváleného pořadu: bod 211, sněmovní tisk 111 ústavní zákon o celostátním referendu, třetí čtení; bod 221, sněmovní tisk 582 ochrana spotřebitele, třetí čtení; bod 223, volební bod změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. To je k vyřazení. návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, sněmovní tisk 69/12 zamítnutý Senátem; návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a další související zákony, sněmovní tisk 412/5 zamítnutý Senátem;

návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu, sněmovní tisk 398/5 vrácený Senátem;

Příslušné zákonné lhůty budou splněny ve čtvrtek 13. února. Za třetí grémium navrhuje zahájit dnešní jednání těmito body z bloku prvních čtení zákony, takzvané opoziční okénko:

Ještě dodatečné omluvy.

A nyní tedy k pořadu schůze.

Prosím máte slovo. Děkuji. Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Přicházím s prosbou. Chtěl bych navrhnout zařazení bodu, který se týká aktuální problematiky Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy paní ministryně, jak jste mnozí určitě zaregistrovali, přichází s návrhem nového zákona o přídavku na bydlení.

Je potřeba řešit otázku vyloučených lokalit, problematiku nedostupného bydlení, předraženého, chybějící sociální bydlení.